Děkuji. Není tomu tak.

Jestli mám správné informace, návrh na zamítnutí nezazněl.

Zopakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu předneseném v obecné rozpravě, a sice na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který podal pan poslanec Okamura. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní přistoupíme k tomu, že se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo z přítomných přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování a já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo z přítomných poslanců návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání?

Budeme o tom hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 39, bylo přihlášeno 128 poslanců, pro hlasovalo 79, proti nebyl nikdo. Jestli se nemýlím a ptám se pana zpravodaje tím jsme vyčerpali první čtení tohoto tisku, tohoto bodu. Projednávání tohoto bodu v rámci prvního čtení končím a děkuji jak navrhovateli, tak panu zpravodaji, i všem, kteří vystoupili. Jestli se nemýlím, podle dohody tím bude končit dnešní jednání. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, členové hospodářského výboru, vzhledem k tomu, že pan ministr Síkela zítra odlétá do Bruselu výrazně dříve, než bylo domluveno, prostě vládní speciál ze Kbel letí v jednu hodinu, tak vám oznamuji, že zítřejší hospodářský výbor se konat nebude. Děkuji za pozornost. Děkuju. Začínáme v 9 hodin písemnými interpelacemi. Po jejich skončení standardně začne projednávání dalších bodů, jakmile písemné interpelace skončí. To je pro dnešek všechno.

To je poslední omluva.